Dále bych řekla, že je také velice nutné průběžně sledovat situaci a monitoring stavu užívání návykových látek. Myslím si, že je to základní nutnost a předpoklad pro jakoukoliv diskuzi a formulaci protidrogové politiky. Druhým důvodem pro sledování je závazek České republiky participovat na celoevropském systému monitorování a hodnocení situace užívání návykových látek v rámci sítě Reitox a závazky vyplývající z naší účasti v tomto systému, včetně přístupu k datům jiných zemí a možnosti tak porovnávat vzájemně situaci, informovat se o vývoji a aktuálních trendech, včetně naprosto zásadní potřeby sdílení informací mezi zeměmi v oblastech, kde daný fenomén překračuje národní hranice a kde jediným možným východiskem je sdílení informací a jejich výměna.

Vím, že kouření je nejvíce vidět, kouř nejvíce smrdí a je cítit, ale opravdu bych ráda všem připomněla, že tento zákon opravdu není jenom o kouření, ale je i tom alkoholu a o drogách. V podrobné rozpravě se přihlásím ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji. Hezké dobré odpoledne. Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Petrů. Děkuji.

Dneska to již zde zaznělo, že ten návrh nezohledňoval skutečnost, že v České republice existují také školy například vinařské, kde hlavní učební náplní je výroba, výchova vinohradnických a vinařských odborníků, podávání, prodej a degustace vína, tedy alkoholické nápoje.